Paní poslankyně BebarováRujbrová zahraniční cesta, pan poslanec Černoch od 18.30 hodin pracovní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Fiala rodinné důvody, paní poslankyně Golasowská osobní důvody, pan místopředseda Gazdík se neomlouvá, ale hlasuje s kartou číslo 22, pan poslanec Pavel Holík se omlouvá do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Kádner rodinné důvody, pan poslanec Kostřica zdravotní důvody, pan poslanec Koubek osobní důvody, pan poslanec Lank zdravotní důvody, paní poslankyně Marková rodinné důvody, pan poslanec Nykl pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk zdravotní důvody, pan poslanec Skalický osobní důvody, pan poslanec Šincl zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek pracovní důvody.

Tolik tedy omluvy. Prosím, usaďte se na svá místa...

Nebudu pokračovat v jednání, dokud se hladina hluku zásadním způsobem nesníží.

Ještě bych vás chtěl informovat, že dnešní ranní grémium Poslanecké sněmovny se shodlo na následujících návrzích:

Všechno, co jsem zde četl, jedním hlasováním. Není námitek? Není tomu tak.

Mám zde přihlášku pana poslance Okamury, pana poslance Fiedlera, paní poslankyně Havlové a pana poslance Černocha. V tom případě pan poslanec Černoch jako první, po něm pan poslanec Okamura. Chtěl bych navrhnout zařazení mimořádného bodu na pořad této sněmovny, a to je informace předsedy vlády k přijímání nelegálních imigrantů. Návrhem je zařadit to dnes jako první bod jednání. Když jsme na začátku této schůze přibližně před 20 dny žádali o zařazení informace premiéra k imigrantské krizi, byl vládní koalicí smeten ze stolu s tím, že nelegální imigrace u nás v podstatě není problém a vláda povinné kvóty odmítá.

Při mimořádné schůzi Sněmovny k problematice přijímání běženců nás představitelé sociální demokracie ujišťovali, že se prý zbytečně vlamujeme do otevřených dveří, protože celá visegrádská skupina jasně deklarovala, že povinné kvóty odmítne, a tak vlastně splní náš požadavek. Nikdo z vládních představitelů neměl tu odvahu otevřeně říci, že vláda už se vlastně rozhodla nelegální imigranty přijmout a diktátu Bruselu se podřídit.

Za prvé v době jednání mimořádné schůze již zhruba 14 dní běžel na webových stránkách jobs.cz inzerát, kde Ministerstvo vnitra hledalo nové pracovníky pro nově zřizovaná uprchlická zařízení, stejně jako pro zařízení, kde je urychleně navyšována kapacita.

Těžko nám tedy někdo může tvrdit, že se nová kapacita uprchlických táborů připravuje pro lidi přicházející např. z Ukrajiny či jiné země kulturně nám blízké. Zároveň se začaly objevovat informace z dnes už uzavřených azylových zařízení, kde je Ministerstvo vnitra obvolává a usiluje o jejich znovuotevření, případně o navýšení kapacity. To tedy znamená, že v té samé době, kdy nás ve Sněmovně premiér ujišťoval, že povinné kvóty odmítáme, vládní úředníci již naopak připravovali kapacity pro přijetí několika tisíc nelegálních běženců, tedy zcela v souladu s tím, co si vynucuje bruselská byrokracie. Důvod takového jednání, myslím si, že to trochu nechtěně prozradil náměstek ministra zahraničí na veřejném jednání petičního výboru s petenty petice proti povinným kvótám, když na přímou otázku, co se stane, když česká vláda kvóty odmítne, řekl: no to by nám asi Brusel jako první zarazil čerpání z kohezních fondů.